Já jsem tady zmínila na začátku, zcela bych řekla otevřeně a upřímně, to, že sama jsem někdy konsternována tím, co se člověk může dočíst na sociálních sítích.

Školy si zaslouží bezpečí, klid právě na vzdělávání, výuku, tak jak jste to zmínil, a neměli bychom podle mě z mého pohledu přilévat olej do ohně tam, kde žádný oheň neexistuje.

Děkuji a prosím pana poslance Hovorku.

Děkuji za slovo.

Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, já tedy jsem se k tomu zákonu opravdu dostal až ve chvíli, kdy v podstatě prošel Poslaneckou sněmovnou a přišel do Senátu.

A já bych ještě k tomu chtěl říct jednu věc.

Tohle je široká problematika.

Prosím pana poslance.

Najednou se ukázalo, že problém je, a zákon se vrací v úplně jiné podobě.

Takže formulace, která tam dneska je, je taková pružnější.